To, co je druhý bod, který bych chtěl zmínit a říct za sebe, já velmi podpořím a s radostí podpořím pozměňovací návrh týkající se zavedení vysokoškolského studia nebo započítání vysokoškolského studia do důchodů. Žil jsem v přesvědčení, že se tato Poslanecká sněmovna bez ohledu na politickou příslušnost snaží podpořit vysokoškolské studium.

Chceme, aby ti, kteří na to mají, měli minimum překážek a naopak to pro ně bylo atraktivní dále studovat.

Domníval jsem se, že toto je zcela nepolitická záležitost a že na tomto panuje shoda napříč všemi stranami a napříč všemi poslanci.

A přišel mi jako naprosto logický krok a výborný nápad, myslel jsem, že bude potlesk na otevřené scéně, ten návrh, že se vysokoškolské studium bude započítávat právě do důchodu jako jeden z mnoha stimulů, aby mladí lidé měli zájem studovat na vysokých školách. Aby měli zájem. A že naopak budeme hledat další cesty, jak zjednodušit a umožnit to, aby studovat mohli. Myslím si, že je to snad jen nedorozumění a nepochopení.

Já jsem to zmiňovala ve svém úvodním slově.

Je to velmi složité, ale 90 % dostane alespoň 750 korun.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený předsedo vlády, vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, chtěl bych poděkovat za to, že tato změna zohledňuje a zaměřuje se na ty nejvíce postižené a že se takto udělal první krok. Takže to byla ta první věc, kterou jsem chtěl říci. Druhá je taková poznámka k té debatě, která zde byla a týkala se návrhu SPD. Tento návrh by byl velmi dobrý, šel by správným směrem, kdyby byl zastropovaný částkou 10 000 korun. Stačilo tam tuto jednu větu přidat, že maximálně může dosáhnout částky 10 000 korun, a potom bychom pomohli těm příjmově nejhorším. Nicméně tohle zastropování zde není, a proto zde dochází k této nespravedlnosti. Ale abychom byli přesní a abychom v těch věcech byli trochu spravedliví, tak chci říci, že se to týká desetin procenta z počtu důchodců, kteří budou takto nespravedlivě postiženi, zatímco by to pomohlo zároveň skupině těch 5 %, kteří jsou nejvíce ohroženi.

Moje žena se starala delší dobu, než měla, o děti, máme tři děti, takže byla s dětmi o tři roky déle doma.

Přitom ale chci říci, že je i jiná zásluhovost. Co se týká dětí, už to tady z jedné strany zaznělo, nebo z jednoho vystoupení zaznělo, ale zdůrazňuji, že všechny studie, které se zabývaly ekonomickou situací v České republice, jako největší slabinu uváděly nedostatek dětí.

Ne v tom duchu, jak je to psáno v tom důchodovém zákoně, ale tak jak je to uvedeno, tak jak je to podle skutečnosti.

Když mu to někdo umožní, měl by za to mít také nějaké ocenění. Proto prosím, protože komise je vždycky jen takovým tím poradním orgánem, aby tento podnět byl určitým způsobem zpracován, až se bude dále hledat cesta pro to, jak spravedlivě rozdělit a přidělit důchody těm, kteří mají důchody velmi nízké. Děkuji vám za pozornost. Chci jen říci, že zcela určitě tento návrh na zvýšení důchodů podpořím.

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem si svoje vystoupení mohl nechat na závěrečné slovo, ale protože je občas vytýkáno, že po takovém závěrečném slově není možné reagovat, protože už neprobíhá rozprava, tak jsem se přihlásil nyní, protože vás chci jako zpravodaj tohoto tisku upozornit na některá úskalí předložených pozměňovacích návrhů. Já navážu na svoje vystoupení faktickou poznámkou, kdy jsem říkal, že bohužel se v Poslanecké sněmovně, nejen tedy v tomto tisku, stává takovým nešvarem předkládání legislativně velmi nedokonalých návrhů a těžko aplikovatelných následně v praxi.